Nyní máme jasněji. Vláda za jeden a čtvrt roku skutečně opustila mnoho svých slibů. Někteří již nejsou ministry a někteří asi ani ministry nezůstanou a vládní sliby se mění na spory uvnitř koalice. Hnutí ANO konečně na svém vrcholném jednání pro občany zveřejnilo, že je pravicovou stranou se vším všudy.

Politická kultura, a byli jsme toho svědky před chvílí při té přestřelce, se posouvá opět do vulgarismů, ale místo věcného jednání je plná nesmyslných ideologických floskulí bez hlubšího obsahu a hlavně faktů. Kdybych měl přistoupit k inventuře volebních slibů a reality, tak mám zjednodušenou práci.

Z jednoduchého důvodu vám řeknu, že to, že tady leží od prosince roku 2013 návrh zákona z dílny vládní sociální demokracie, který pořád je mezi prvním a druhým čtením, ukazuje na něco, co není zdravé.

Pak se nedivte, že vám opozice, ať zprava, nebo zleva, bude říkat, že neumíte vládnout, nejste schopni prosadit ani vlastní návrhy. Když se podívám na progresivní zdanění. ANO, hnutí Andreje Babiše, bylo schopno zvrátit jeden ze zásadních slibů sociální demokracie, změnu daňového systému k progresi. To znamená těm nejnižším příjmovým skupinám snížit daně tak, jak tady byly do roku 2006, až na oněch 10 nebo 12 % a u těch, kteří mají vysoké příjmy, zvýšit daně.

Ale nechali jste se zatlačit do kouta, tak si to konečně přiznejte. O majetkové přiznání tady žádám alespoň vážně ty, které považuji za opravdu velmi odpovědné poslance jednotlivých vládních stran.

A přitom nebude nic znamenat a nebude tím zásadním protikorupčním opatřením. Nelze nepřiznat, a říkají to vlastně všichni, že tady existuje střet zájmů u prvního místopředsedy vlády.

Myslel jsem si, že při jeho vzdělání, inteligenci, schopnostech pochopí, že tomu tak není. Stát není žádná akciová společnost. Ve státě nemůžete škrtnout jednu třetinu občanů, nemůžete je propustit, nemáte kam. Nemůžete z těch, kteří jsou v práci, udělat nezaměstnané a neplatit je ze sociálního systému, protože byste je museli vystěhovat do jiné země a to si snad nikdo tady nepřeje. A ve střetu zájmů si musíme uvědomit, že politika, vrcholová politika na postu místopředsedy vlády nebo ministra nebo i poslance, je samozřejmě práce na plný úvazek. Tak se pan místopředseda vlády bude muset rozhodnout, jakým způsobem bude dál ovládat své firmy, anebo jestli bude místopředsedou vlády. To je jenom jeho rozhodnutí. Já samozřejmě nemohu nepočítat stejně jako ostatní kolegové zprava nebo ze sociální demokracie, jestli ten nebo onen zákon přinese konkrétní firmě konkrétního člověka tolik nebo tolik peněz.

A první zpráva, která je, že na tom zákonu vydělala konkrétní firma místopředsedy vlády. Myslíte si, že mi někdo uvěří, že jsem chtěl posunout výkup pozemků? Budou mě podezírat z toho, že podporuji finanční transakce místopředsedy vlády a ministra financí.

Podívejte se, kde leží zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu. Proč nejste schopni tento ústavní zákon přijmout a konečně posílit zákon samotný o Nejvyšším kontrolním úřadu po změně Ústavy, abychom mohli do veřejných prostředků, na různé fondy, nadace a podobně?

To jsme si toho nezažili opravdu dost a musíme to opakovat? Takovou chybu? Nebo ji nechcete nést a chcete být jenom v politice? Rozmyslete si to. Nemluvím vůbec o tom, co jste slíbili v prioritách vlády o lichvě.

Ale že by na tom udělal alespoň čárku, aby bylo o čem jednat! Není vůbec nic. Přitom to je vážný problém.

Kde jsme? Kde ho máme? Co dělá pan ministr? Asi nic.

Nejméně devětkrát. A přesto tady za rok a půl není nic! Nedělejte si z těch lidí legraci. A teď se zastavím u jednoho vašeho splněného bodu. Místo abyste odpolitizovali státní správu, zablokujete tam jejich lidi, kteří vám budou vesele škodit.

Je to vaše odpovědnost, s kým jste se spojili a jaký zákon jste nechali přijmout! Přitom jste vůbec nic takového, včetně těch obstrukcí, které tady byly, nemuseli trpět!